Fakt to tady ruší. Opravdu si myslíte, že výroky Martina Stropnického přispívají k tomu, že se zvyšuje šance kteréhokoli kandidáta z České republiky dostat se do vysokých řídicích struktur NATO, nebo že se snižují? Kdo ze spojenců by byl pro, aby člověk, kterého bude doporučovat Martin Stropnický, se do funkcí dostal přitom, když říká, že to jsou cizí vojska a že je tady nechceme? Debata, jestli se myslelo stálá, nebo nestálá, musím souhlasit s panem vicepremiérem, je úplně zbytečná. Buď tam patříme, do Aliance, do Západu, nebo nepatříme.

Já jen odpovím panu poslanci Jandákovi.

Ale nebýval bych vůbec vystupoval k tomu bodu, vyjádřil bych svůj názor hlasováním, pokud by nevystoupil pan poslanec Miroslav Kalousek. Ano, já jsem pro takovou debatu, která se toho bude týkat a která by se týkala stálého rozmístění, nikoli dočasného rozmístění, vojsk cizích armád, byť jsou to vojska alianční. Protože tady nepůjde jen o to, aby vláda věděla, co si myslí Poslanecká sněmovna. Tady samozřejmě jde o to, co si myslí občané České republiky. Docela otevřeně se ptám, vážené paní kolegyně, páni kolegové, na to, jestli některá z politických stran, která kandidovala do Poslanecké sněmovny v roce 2010, ve svém politickém programu pro vstup do této Poslanecké sněmovny měla údaj o tom, že tato politická strana trvá na stálém rozmístění cizích vojsk na území České republiky.

Čili ano, debatujme o některých věcech, včetně toho, aby vláda věděla, jaký je názor většiny Poslanecké sněmovny. Abychom ale zjistili, co si myslí občané České republiky, tak v tom případě navrhuji, aby jakýkoli krok, který by se toho týkal, byl podřízen obecnému referendu v této věci, aby se mohli vyjádřit občané, jestli tady nohu cizího vojáka chtějí.

Tato smlouva tady byla projednána a schválena.

Jestli např. tím, že se to bude řešit až po volbách a každá politická strana půjde s takovým politickým programem do voleb, že tu chce mít cizí vojska, anebo jestli připustíte, vážené paní kolegyně a páni kolegové, referendum o takové věci. Víte, já nejsem přesvědčen o tom, že tento výrok poškozuje zájmy České republiky. Já si myslím, že nejvíce poškodilo zájmy České republiky, včetně vstupu do velitelských struktur NATO, to, jakým způsobem byla obrana v České republice řízena, kolik korupčních skandálů provázelo Ministerstvo obrany, jakým způsobem jsme se museli vypořádat se zprávou Nejvyššího kontrolní úřadu o tom, jak se stavělo, resp. nestavělo, zařízení pro sestřičky v Ústřední vojenské nemocnici, co všechno dokázal, resp. nedokázal, pan Alexandr Vondra jako ministr obrany. Jsem přesvědčen, že to nejvíce poškodilo zájmy České republiky jak v Alianci, tak v očích ostatních partnerů. Protože co nám vyčítají? Nám přece nevyčítají to, jaký je názor toho nebo onoho ministra nebo toho nebo onoho politika.

Za tu ostudu, kterou jste předváděli v desítkách milionů korun? Ony vám nestačí pandury, ony nestačí padáky a mrtví na těch padácích?

Pojďte tu debatu vést, ale o tomhle.

Nikdo z nás, ani předseda Kalousek, u toho nestál.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Problém je, že o tom výroku nediskutujeme jen tady v Poslanecké sněmovně.